Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Tuto schůzi jsem svolal v návaznosti na ustanovení § 109m zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny na základě předložení návrhu vlády na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu.

Nikoho nevidím. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to hlasování číslo 2 hned vysvětlím. Přihlášeno je 94, pro 91, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Dále sděluji to, co již bylo dohodnuto při minulých schůzích. Všichni, kteří nejsou v tuto chvíli přítomni, jsou na základě dohody předsedů poslaneckých klubů považováni za omluvené.

Podle § 109m odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny rozhodne Sněmovna o takovém návrhu ve zkráceném řízení. Pro všechny, kteří ještě nejsou seznámeni s dohodou z grémia. Grémium navrhuje zařadit tři nové body do pořadu této schůze.

To je tedy z grémia vše. Můžeme tedy nyní hlasovat o takto navrženém pořadu schůze tak, jak byl navržen grémiem. Nebo nejprve zařazení nových bodů? Nejprve pro jistotu zařazení těch nových bodů, tak jak jsem přečetl. Ptám se, kdo je pro zařazení tří nových bodů a pro to pořadí, jak se dohodlo grémium. Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno je 100 poslanců, pro 97, proti nikdo. S pořadem schůze byl vysloven souhlas.